Chci tedy zdůraznit takto na úvod debaty tyhle tři argumenty.

My jsme dávali konkrétní návrhy, jak projednat návrh zákona, který by zvýšil odměny pěstounům.

Tu poskytuje organizace Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost.

Jak tento konkrétní příběh pokračuje?